Děkuji vám. A nyní je v pořadí přednostních práv přihlášen pan ministr Marian Jurečka, poté se může připravit pan předseda Tomio Okamura a poté opět pan ministr, a sice pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já velmi rád vystoupím k tomuto tématu, protože si myslím, že to téma je opravdu velmi aktuální.

A my jsme k tomu přistoupili tak, že chceme opravdu pomoci adresně konkrétním lidem, domácnostem v České republice, kteří tu pomoc opravdu potřebují.

Jenom je potřeba u této zmiňované formy pomoci zmínit to, že těm, kteří ten problém opravdu mají, tak těm to řešení nabízí z 20 %.

Toto všechno budeme muset jednou zaplatit.

Takže je potřeba toto brát v potaz, že prostě nejsme v ekonomické kondici a situaci, abychom mohli říci, a já musím říct, že každý politik, každý politik by si byl přál býti poslem dobrých zpráv a v situaci, kdy by tady byl přebytkový rozpočet, přijít a říct: občané, my vám tady necháme navíc 20, 30, 40 miliard korun, protože si to můžeme dovolit a nebude to muset v budoucnu nikdo z vás ani z vašich dětí platit. Je potřeba si jasně říci, když pomáháme, z jakých peněz pomáháme. Jsou to peníze, které si musíme půjčit.

Nejsou tady peníze nějakého státního veřejného rozpočtu, jsou to peníze všech daňových poplatníků v České republice.